A už zaznívá, že informace jim nejsou poskytovány.

Takže tam se cosi děje v obrovských objemech a nikdo neví z okolních obcí, okolních obyvatel, ani čelní představitelé samosprávy... Místo toho, abyste je sezvali, abyste nejenom jim, ale i veřejnosti řekli, co se děje, tak se chováte jako Rusové s Černobylem. Dámy a pánové, to, co jsem si zjistil od lidí, kteří se pod to samozřejmě podepsat nechtějí a vykonávají tam ty stavební práce...

Pan Babiš tady seděl na rozdíl ode dneška s panem Sobotkou, neřekli ani slovo a za dva měsíce pan ministr Prachař skončil. Já vám nevyhrožuju, protože to je samozřejmě rozhodnutí pana Sobotky, jestli teď chce obměňovat vládu, tak myslím, že ten závěr by měl být víceméně...

A myslím si, že když jste slibovali lidem pravdu a férové jednání, tak ho začněte provozovat. V těch informacích je používán termín prasklá opěra mostu. Údajně docházelo a já bych tady chtěl odpověď, protože oficiální nemáme, zda to ještě i v tomto území, to je stavba 210, nebo stavební soubor, objekt, je to estakáda, zda to ještě souvisí s lomem, nebo je to vedle o kus dál. Údajně docházelo k drobným pohybům již historicky po realizaci tělesa násypu, který působí jako přitížení území. Takže vám to jede do Labe.

Kdybyste si udělali včas analýzu příčin a pořádný geologický průzkum alespoň po tom průšvihu, tak možná že to, co tam dneska děláte, je jenom další vyhazování peněz a oddálení dalších vynucených obrovských sanací, které budou stát veliké peníze. A bavíme se o stovkách milionů či miliardách, nejsem schopen odhadnout, protože tajíte pravdu.

Poměry v území jsou složité a geologická stavba je taková, že v některých případech již nedaleké sousední vrty reagují na odvodnění, které tam dneska je prováděno, zcela odlišným způsobem. To znamená, že je tam velká pestrost toho, jak se území bude chovat doslova po několika metrech či desítkách metrů. Mohl bych pokračovat dále a dále. Já vám to tady budu citovat. Za prvé. Jste ochoten zveřejnit a kdy a kde a všem poslancům dát za prvé na příští schůzi písemnou informaci o skutečné situaci na dostavovaném úseku dálnice D8? Za druhé vás zcela otevřeně vyzývám, abyste veřejnosti i poslancům zveřejnil kompletní znění všech posudků a zpráv, které byly zadány a zpracovány buď investorem akce, nebo Ministerstvem dopravy.

A jaká přijmete opatření. V té zprávě NKÚ se velmi často píše bylo zanedbáno, bylo zanedbáno, bylo zanedbáno. Já si nedokážu představit, že tady se nikomu nic nestane, budou tam lítat miliardy, když se píše, že bylo zanedbáno, bylo zanedbáno, bylo zanedbáno. A za další vás žádám, abyste poskytl písemnou závaznou informaci o tom, jaká opatření tam dneska děláte, kolik to stojí peněz, kdo to dělá a kdo to navrhuje. Mě by to zajímalo. A jaká bude odpovědnost v případě, že to nebude fungovat. Skutečně stavět takovéto dílo na náhodu a čekat, že se něco zastaví, to mně přijde velmi ujeté. Takže prosím, je vám to k smíchu, dobře. Takže prosím, pojďte vysvětlovat vy. Děkuji.

Tolik tedy omluvy a nyní má slovo pan předseda Kováčik. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Chceme, aby se hovořilo o obou bodech, které jsou navrženy v programu, jak o elektronické evidenci tržeb, tak o situaci okolo dálnice D8.